Takže tedy vyvstává otázka, jaké další důkazy policie shromažďovala bezmála další rok, proč tyto nebyly předloženy případně členům mandátového a imunitního výboru, kteří zde už uvedli, že nebyli seznámeni s kompletním spisem. A prosím, nevkládejte nám do úst, že za to můžeme my. Primárně za to může ta policie, která má dbát primárně na to, aby zachovala důstojnost a dobré jméno policie. Já mám podstatnou připomínku ještě k tomu, co tady zaznělo hned na začátku, že by ti dva poslanci měli možnost se očistit. Do voleb je 45 dnů.

Jaké procesní postupy mají teď následovat? Protože je tady jedna podstatná věc. Podle § 11 trestního řádu v případě, že by došlo a je to v tuto chvilku stále očekávatelné k opětovnému zvolení těchto dvou poslanců, tak ne že bude řízení přerušeno do dalšího vydání, ale to řízení se zastavuje. Musí být zastaveno. Tak se přesně mluví v trestním řádu. A všechny úkony spadající do zastaveného trestního řízení už nebudou použity případně v novém řízení, kdybychom znovu rozhodli o vydání. kdyby třeba nebyli ti poslanci zvoleni, tak dobrá, to by šlo. Takže to je buď, anebo. Odpovězte si sami, co je pravděpodobné. A zásada hospodárnosti trestního stíhání stále ještě je zásadou trestního stíhání.

A to v této kauze hrubě porušují a opakovaně zavdávají důvody pro divoké spekulace o nezávislosti jejich postupu. My si stále pleteme příčinu a následek. Presumpce neviny svědčí každému, včetně politiků. A já osobně bych to bral jako výzvu pro novou Sněmovnu, abychom se nějak právně, nějak doktrinálně, funkčně, filozoficky znovu zabývali otázkou imunity a možná upravili i právní předpisy, protože ukazují se jako nedostatečné i ve vztahu mandátového a imunitního výboru a jeho styku s policií. V podstatě tam neexistují pravidla. Já vám třeba přečtu rozhodnutí Ústavního soudu k imunitě: Smysl a účel institutu poslanecké imunity, jak se vyvinul v Evropě v procesu utváření demokratického parlamentního systému, je ústavně garantovat svobodu a nezávislost členů parlamentů, zabránit jejich možnému omezení ze strany moci výkonné cestou případného zneužití jejich trestního stíhání. Jde zejména o významnou garanci ochrany parlamentní menšiny, reálného fungování parlamentní opozice v systému, v němž jsou orgány přípravného řízení trestního podřízeny moci výkonné, jež je v rukou parlamentní většiny.

Není to možné. Všechny tyto úkony musí proběhnout, další zhodnocení musí proběhnout.

Někdo zkrátka věří, že je tam komplot, že je tam organizovaná skupina, a tím pádem to dáno je, prostě věří v příběh. A když někdo nevěří, tak zkrátka nevěří. Bohužel ta žádost neobsahuje jediný relevantní důkaz nebo odkaz na důkaz, že tomu tak není a že se nejedná pouze o nějaké vyprávění. Protože jsem si četl stenozáznamy, ještě přečtu, co tady někdo říkal: A víte, on je jeden aspekt, který je důležitý. Kdybych byl přesvědčen, že tam jsou nějaké důkazy, které nebude možno provést třeba za dva, za tři roky, až skončí tohle období Sněmovny, třeba pachové stopy nebo nějaký svědek, když tam umírá a prostě už nebude potom schopen dojít k soudu, tak bych možná šel na argument, že je potřeba vydat. Ale je potřeba si uvědomit, že to nemá jenom právní rozměr. Ono to má i rozměr politický a za to se nestyďme. Práce poslance ovlivňuje životy tisíců, statisíců lidí. A teď se vás zeptám. Může poslanec, který je trestně stíhán za něco, co vůbec nesouvisí, i když to vůbec nesouvisí s jednáním v této sněmovně, který je v médiích honěn při každém výslechu, který absolvuje při každém papíru, který obdrží, může opravdu řádně vykonávat tuhle funkci? Kdo to řekl?

Já bych chtěl ještě zdůraznit, že my jsme v minulosti po nikom nechtěli, aby skládal mandát. Nikdy jsme nevyzvali k tomu, aby někdo skládal mandát. Ctíme presumpci neviny a každý má právo se očistit, jak tady s námi sedí několik kolegů, kterým jsme to umožnili. Když tak nečiním sám, nemohu tak vyzývat, aby tak činil někdo druhý.

Tady už zazněly kauzy, jako byla paní Parkanová, která čeká snad sedmým rokem? Teď nevím, pátým rokem? Je tady kauza Nečas, která v podstatě skončila úplně do ztracena. Tady padla vláda, tady byly bombastické tiskovky, a přitom nemáme ani jedno pravomocné odsouzení. Za celou tu dobu. Kolega Blažek třeba na ústavněprávním výboru použil srovnání s obviněním německého prezidenta, který byl obviněn, následně se očistil. Neznám podrobnosti říkám, škoda, že tady kolega není. Já bych chtěl po tom všem, co tady zaznělo, odkázat na svoje faktické poznámky, kde mám výhrady k právní kvalitě toho dokumentu. Víte, tady vůbec nejde o to vydání.

Tam prostě těžko můžou vznikat důvody vazby.